Jsme v rozpravě, která se týká žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry. Na řadě je s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se tady krátce vyjádřil za poslanecký klub hnutí SPD. Stanovisko našeho klubu bude vyjádřeno hlasováním proti návrhu na důvěru. Naše hnutí dlouhodobě říká, že nepodpoří vládu s účastí České strany sociálně demokratické a nepodpoří vládu, která by jasně nedeklarovala ochotu podpořit zákon o všeobecném referendu včetně možnosti lidí hlasovat o takových věcech, jako je členství v Evropské unii nebo NATO.

Vláda předstupuje před Sněmovnu bezprecedentním způsobem v naprosto nejasném personálním složení. Pokud bych měl situaci trošku nadlehčit, řekl bych, že rozumíme personálním nejasnostem a improvizacím, kdy jeden člen vlády bude řídit Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničí. Koneckonců zahraniční politika České republiky se dělá v Berlíně a v Bruselu, takže vlastně žádného ministra zahraničí ani nepotřebujeme. A nejenom zahraniční politika. Já dnes mohu čerpat z dnešního projevu předsedy lidovců pana Bělobrádka, který řekl, že na základě tlaku Bruselu odstoupil pan Babiš od sestavování vlády s SPD. Takže nejenom zahraniční politika, ale i to, kdo bude ve vládě v České republice, tak o tom se rozhoduje pravděpodobně někde jinde. Šachy kolem obsazení Ministerstva spravedlnosti se dají také pochopit. V zemi, kde se do vlády vrátí politická strana politicky zodpovědná například za kauzu OKD, která ignoruje rozhodnutí soudu a neplatí dluhy, pro takovou stranu je vlastně Ministerstvo spravedlnosti zbytečné. Je příznačné, že se nám také do vysoké funkce náměstka ministra vrací i bývalý lithiový ministr. Dost zlehčování. Jsem v Poslanecké sněmovně dost dlouho, ale takové okolnosti, které provázejí sestavení této vlády, jsem ještě nezažil. Náš poslanecký klub bude této vládě opozicí. Budeme opozicí, která bude ctít ústavní zvyklosti, a budeme opozicí, která na půdě Sněmovny podpoří věci, které budou v souladu s naším programem nebo budou vycházet z aktuálních potřeb naší země.

My potřebujeme podporovat české rodiny tak, aby se zde rodily české děti, které budou pro sebe a pro tuto zemi pracovat a podnikat. To je jediná šance pro naši budoucí prosperitu a pro budoucnost tohoto státu. Máme také zásadní obavy, že tato vláda nevyužije příznivé ekonomické situace k zastavení deficitního hospodaření státu a její výdaje porostou rychleji než příjmy. Nárůst finančních transferů pro takzvané neziskové organizace pokračuje. Koneckonců meziročně je to v desítkách procent.

Dnes demonstrují lidé proti účasti komunistické strany ve vládě.